Má někdo připomínku k návrhu hlasování? Není tomu tak.

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Budeme podle ní pokračovat. Pane zpravodaji, můžeme začít. Takže budeme hlasovat o návrhu B2, to je vypuštění politických institutů. Výbor nepřijal stanovisko.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh E20 je nehlasovatelný, takže budeme hlasovat o návrhu E21 až E37.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh E38 je nehlasovatelný, takže budeme hlasovat o návrhu A1. Výbor doporučuje. Zahájil jsem hlasování číslo 65.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další. Návrh A3. Výbor doporučuje.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh A5. Výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh A6. Výbor doporučuje. Zahájil jsem hlasování číslo 70. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrhy A8 a A9 společně. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh A10. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji. Návrh A11. Výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh H1. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. V tom případě je návrh A12 nehlasovatelný. Pokračujeme B1. Výbor doporučuje.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. C1. Výbor nedoporučuje. Pan ministr? Pardon.